Paní poslankyně, máte slovo. Samozřejmě, minulá vláda byla napadána ano, minulá vláda byla napadána za to, že zákony nebyly přijímány správnou legislativní cestou, respektive tím procesem, který tady byl. Toto je poslanecký návrh, to se myslím shodneme, pane poslanče prostřednictvím pana předsedajícího, že to není vládní návrh, je to poslanecký návrh. Ministerstva a samozřejmě i potažmo kraje, tam jsou taky ty státní orgány, a nejenom tam, kterých se to dotkne, ten zákon se jich dotkne, neměly možnost připomínkovat, protože to nešlo řádným legislativním procesem, a tudíž nebyly součástí toho procesu a nemohly vznést v rámci něho zásadní připomínky, nebo věcné připomínky, nebo jakékoli jiné připomínky, prostě byly z toho vyjmuty, a to je špatně. To jste celou dobu vytýkali, že takovéto věci by se dít neměly, a v současné době se dějí.

Děkuji.

Paní poslankyně, vaše dvě minuty. Vážená paní předsedající, nebudu dvě minuty potřebovat. Jenom upozorním na to, že já chápu, co se týče politické práce, ale tento návrh zákona se také dotýká těch, kteří třeba já to uvedu na Ministerstvu dopravy schvalují technickou způsobilost vozidel a dělají správní řízení. A já se domnívám, že bychom opravdu měli trošku více rozlišit v tom zákoně to, kdy se jedná o politickou práci a kdy se jedná o tento druh práce, a tam se domnívám, že by ta kontinuita a stabilita byla právě přínosem. Já jsem to uváděla už ve zpravodajské zprávě a opravdu se domnívám, že nesmíme plést tyto dvě věci dohromady. Děkuji za dodržení času.

Tady je prostě otázka ale v tom zákoně to takto není, v tom zákoně prostě je, že vznikne nějaká, promiňte mi, parta hic pod ministrem, která ale nebude mít žádnou zodpovědnost, žádné úředníky, nic, takže úředníci stejně stále budou podléhat státnímu tajemníkovi a tak dále. Proto jsem říkala, že by stálo za to se k té novele vrátit, a skutečně to, co zamýšlíte tomu já rozumím, aby ministr měl svůj tým lidí.

Neříkejte mi, že máte jenom jednoho odborníka na všechno.

Máme tady ale další faktické poznámky. Další, kdo se hlásí, je pan Richard Brabec, připraví se Jan Berki a pak je s přednostním právem přihlášen pan Marek Benda. Pane poslanče, máte slovo.

To znamená, že tady se potom vkrádá jasně myšlenka, že to je prostor pro to, aby se tam dostalo dalších x lidí, možná desítky, možná stovky, kteří budou politicky nominováni. Pane poslanče, děkuji za dodržení času. Máme tady další faktické poznámky. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, jedna taková technická moje příjmení se skloňuje, byť to tak nemusí úplně nutně být, tak my ho skloňujeme. To je zodpovědnost ministra, jestli si vybírá lidi, kteří tam skutečně budou pracovat, nebo jestli to bude někdo, kdo si bude jenom vozit zadek, když použiju v podstatě vaše přirovnání. Ale znovu, princip je přece ten, že ministr tam přichází skutečně dělat politiku, politicky to řídit.

Ale to si neumím představit, jak bude probíhat, protože mně naopak toto připadá, že je čistší, protože říkám, že jedním z těch kritérií je například politická příslušnost, protože já to nevnímám automaticky negativně. Já to vnímám tak, že ten člověk tou politickou příslušností také říká, jestli bude naplňovat stejnou politiku jako ministr, a to si myslím, že je prostě legitimní. Děkuji, poděkuji panu poslanci. Paní poslankyně, vaše dvě minuty. Jeden je samospráva, další je státní správa.

Ale teď tady máme tu státní správu.

Já už jsem ten správní řád, opravdu jsem ho uměla perfektně, si myslím.